Jenom připomenu, že z roční spotřeby zhruba 2,5 miliardy kubíků je spotřeba našich domácností. Já vám děkuji. Prosím, pane ministře?

Děkuji. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

Děkuji.

Není tomu tak.

Ptám se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy? Jestliže se nikdo nehlásí... Žádnou jinou další přihlášku do podrobné rozpravy nevidím. Jestliže je tomu tak, tak končím podrobnou rozpravu. Není tomu tak. Zde se chci zeptat, zda je možné, abychom rovnou přistoupili ke třetímu čtení, protože máme pouze jeden pozměňovací návrh, anebo zda trváte na tom, aby se materiál vytiskl a rozdal na stoly? Za předpokladu, že nikdo nerozporuje tento postup, budeme pokračovat dál třetím čtením. Nikdo nerozporuje, a tedy, protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po čtení druhém, zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona a očekávám, že zpravodaj hospodářského výboru, poslanec Ivan Adamec, bude spolu se mnou sledovat od stolku zpravodajů rozpravu, kterou tímto otevírám. Nikdo se nehlásí. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Není tomu tak. Nyní prosím zpravodaje pana poslance Ivana Adamce, aby nás seznámil s procedurou hlasování a touto procedurou nás potom provedl. Prosím.

Je zde nějaký rozpor s navrženou procedurou? Já vás odhlásím, požádám vás o opětovné přihlášení.

A nyní vás požádám, abyste nás provedl procedurou hlasování, a já dám hlasovat. Stanovisko pana ministra? Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 44, přihlášeno je 154 poslankyň a poslanců, pro návrh 152. Tento pozměňovací návrh byl přijat.